Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich, mimo jiné i kvůli tomu, že svojí nekompetentní politikou přivedla úřady práce, které mají sociální podporu a pomoc lidem v nouzi na starosti, na pokraj kolapsu.

Jedná se o kombinaci snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům. Příslušné návrhy zákonů jsme již předložili tady do legislativního procesu, ale problém je, že Fialova vláda nám naše návrhy neustále blokuje či zamítá a sami nic nenavrhují. Takže jako devátý bod, mimořádný bod dnešní schůze

Takže tady je název toho bodu, takto kompletní.

Česká lékárenská komora ve svém oficiálním prohlášení sdělila, že v minulosti opakovaně ovšem bez odezvy nabízela Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomoc při odhalování nelegálních praktik při vyvádění léků do zahraničí a žádala jej o poskytnutí podkladů umožňujících jí zasáhnout proti lékárnám, které se na něm podílejí. Lékárenská komora kritizuje i to, že dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků.

Jako jedenáctý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem Česká republika je kvůli Fialově vládě jedinou zemí EU, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh.

Průměrný dluh všech členských zemí celé EU se přitom ve sledovaném období snížil. Z těchto údajů jasně vyplývá, že současná vláda České republiky není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé Evropské unie. Odůvodňování rostoucího zadlužení státu konfliktem na Ukrajině tedy neodpovídá realitě a je to další lež, kterou říká premiér Petr Fiala.

A zatímco ve většině členských států EU hrubý domácí produkt roste, v České republice očekává Ministerstvo financí jeho letošní pokles o 0,5 %.

A my za SPD požadujeme trvalou kontrolu naší státní hranice.